Chtěla jsem jenom říct: neprojednáváme zákon o střetu zájmů. Projednáváme zákon o sdružování v politických stranách. Pan kolega Michálek ještě zmínil programové prohlášení vlády, to jsem ráda. Tam je řádný legislativní proces a to, na čem se koalice usnese, že půjde všechno řádným procesem, že návrh předloží vláda. Tak nevím o tom, že kolega Michálek by byl vláda a že by takovýto přílepek se dal považovat za řádný legislativní proces.

Děkuji za slovo, paní předsedající. No, ono se mi špatně reaguje na pana poslance Michálka, prostřednictvím paní předsedající, když zbaběle utekl, takže koukám do prázdné lavice a ráda bych ho tady měla. Když už se o něčem máme bavit, tak bych ráda slyšela i jeho zpětnou reakci.

To, že vystudoval to jsme vystudovali všichni, ale není tam nic.

Děkuji. Nyní s faktickou nejen pan poslanec Radek Vondráček, ale poté jsou ještě další přihlášení. Prosím, vaše dvě minuty.

Ale prosím vás, ten přílepek, který tu dneska máme, opravdu není způsobilý k tomu, aby byl ve třetím čtení schválen a aby se z něho stala legislativa téhle země, aby byl součástí českého právního řádu. Skutečně jsou tam nedostatky, je to nedomyšlené a je to potenciálně velmi nebezpečné. Mimo jiné se tu svěřují pravomoce Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a vy všichni víte a všichni jsme do jisté míry kritici té instituce, protože když jsme ten zákon přijímali, tak jsme si to asi představovali trošku jinak a bez personálního zabezpečení, finančního zabezpečení, bez promyšlení byste chtěli dát možnost tomuto úřadu podávat žaloby a zasahovat do správního řízení.

Opravdu, tohle přece nemůžete nechat projít, pane ministře. Co je moc, to je moc.

Děkuji. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Já vám připomenu, kdy vy jste mně tady v minulém volebním období řekli, že nebudete hlasovat pro přílepek, i když byste s tím teoreticky souhlasili, a to byla novela živnostenského zákona, která řešila tematiku průvodců.

Také se to týkalo živnostenského zákoníku. Ale vy jste mi tenkrát řekli, že to nepodpoříte, protože to je přílepek, že se to netýká těch průvodců, já si to pamatuju, ale dotýká se to toho jednoho zákona, a přesto to byl údajně přílepek. V tomto případě jsou to dva úplně odlišné zákony. Teď je to ukázkový přílepek, zákon o střetu zájmů a zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích jsou úplně odlišné věci. Když mi nevěříte, podívejte se do stenozáznamu, podívejte se, jak jste hlasovali, jak jste odůvodňovali nesouhlas s tím mým návrhem, a obojí se týkalo živnostenského zákoníku. Děkuji.

Místo toho, aby se věnovala obsahu samotnému, znevažuje toho, kdo ten argument říkal. Proti tomu argumentu klidně věcně diskutujte, myslím si, že vám nepřísluší hodnotit, jestli kolega Michálek něco dosáhl nebo nedosáhl, legitimita jeho vystoupení spočívá v tom, že byl zvolen ve volbách. Děkuji. Prosím. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem reagovala na obsah jeho vystoupení. Vy jste neslyšel, pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající, jak tady vyzýval, že zneužívá ministerstva, že si z toho udělal já nevím nějakou dojnou krávu nebo co to tady bylo řečeno?

Děkuji za dodržení času.